Děkuji. Máte slovo. Děkuji.

Není k tomu důvod poté, co jsme si vysvětlili, jak ten návrh usnesení myslíme. Děkuji. Prosím, máte slovo. Skutečně to mé vystoupení dneska nechce otevřít debatu o výhodách či nevýhodách přijetí eura, jakkoli si já osobně a při každé příležitosti budu myslet a zdůrazňovat, že česká koruna je výhodnější měnou než euro a neměli bychom euro přijímat. To si jsem stoprocentně jistý. Na druhé straně nejsem schopen vypustit z toho svého usnesení, pokud to někdo udělá prostřednictvím pozměňovacího návrhu a získá to většinu, nechť, ale nejsem schopen vypustit slovíčko národní měna, protože já národní měnu považuji za důležitou součást české svrchovanosti a považuji to za jednu z nejdůležitějších aktivit, za nejdůležitější přínos, který Alois Rašín při vzniku české státnosti měl, byť jsem v úvodu zdůraznil, že ta jeho historická role byla samozřejmě mnohem širší než jenom ohledně vzniku československé koruny, národohospodářské politiky, jakkoli byla z jeho rukou úspěšná, ale celkově jeho přínos ke vzniku československého státu je prostě neopominutelný. Myslím si, že bez československé koruny a Rašína bychom neměli ani českou měnu.

Myslím si, že to není nic proti ničemu. Děkuji pěkně.

Ale celý život byl vlastenec. To je odpověď prostřednictvím vás, pane místopředsedo, kolegovi Kalouskovi. A proto sociální demokracie jako úctu a respekt k této osobnosti bude hlasovat pro toto usnesení. A já bych chtěl poděkovat kolegovi Skopečkovi, že vůbec navrhl tento bod a toto usnesení. Myslím si, že tímto způsobem každý demokrat v této místnosti jeho snahu vnímá. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím k panu kolegovi Klausovi.

Pokud mě dokáže opak, veřejně se mu omluvím, ale jen tak pro pořádek, ať uvádíme správné údaje. Děkuji. Pan předseda Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych se vyjádřil k tomuto návrhu usnesení také za hnutí SPD.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já bych chtěl velice ocenit státotvorné vystoupení ze strany sociálních demokratů. Koneckonců byli také jedním ze svorníků první republiky.

Poslanec Jan Volný s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

A pokud takto neuvažovali, pak to velice rádi podpoříme, protože je to pro nás opravdu osobnost a byl to zlom v dějinách Československa. Nyní do rozpravy pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, neříkám to často, ale fakt jsem z té debaty smutný.

Říkám my jako celek. Nebudu ukazovat na jednotlivé členy či členky Poslanecké sněmovny.

Dneska z mých úst v tomto bodě určitě nepadne název společné měny, protože to sem nepatří.

Nic takového to není a je to nedůstojné tomuto bodu. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

Mně to přijde, že je to věcně správné. Samozřejmě můžeme to vzít od konce. Oboje je správně. Mně přijde tedy jak pocitově, tak logicky daleko přesnější, když tam bude uvedena československá měna. Tím bychom vyřešili i tuto otázku.